Tady padly otázky, jako co je tou hnací silou.

Xkrát bylo vysvětleno, kde budou cvičit dělostřelci, že přesuny jsou součástí cvičení, že armáda na to má prostředky.

Těch věcí byla celá řada. Ale víte, mě na tom trošku mrzí jedna věc, že řada z vás tady řekla, že ta příprava a debata byla seriózní, že trvala dlouho a že vlastně obsáhla všechny ty problémy. A někteří zase říkali, že se to dělo o nich bez nich. Tak já nevím, co z toho je pravda. Já jsem to předložil s vědomím, že jsem tomu dal maximum, co jsem mohl za ty minulé dva měsíce, s vědomím práce, kterou na tom vykonali moji předchůdci a která má taky nějakou cenu a s vědomím té investice celého toho nejen našeho, ale i dalších aparátů. A ta práce prostě byla evidentní a poctivá. Žádná předloha nebude úplně dokonalá a žádná nebude zohledňovat, zpracovávat a řešit každý jednotlivý malý aspekt.

Malá odbočka. Já se vám přiznám, že se mě trochu dotýká, když je třeba zpochybňována kompetence náčelníka Generálního štábu.

Je to náročná práce, je to nebezpečná práce. Zachovávají přesně ty normy, které platí.

Čili víte, mám pocit, že kdo chce psa bíti... že je to ale škoda. Děkuji vám. Děkuji panu ministrovi za závěrečné slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já jsem chtěl dva body. Za prvé jsme nepřikázali, a prosím tedy přikázání výboru pro obranu.

Je potřeba hledat kompromisní řešení. Vezměme si na to těch 120 dnů, případně poodložení platnosti, a zejména z toho důvodu bych žádal, abychom podpořili zákon do druhého čtení. Děkuji, pane zpravodaji, za závěrečné slovo, ale vaše vyjádření k prodloužení lhůty je v tuto chvíli irelevantní, protože je to prodloužení o více než dvacet dnů a k tomu musíme mít souhlas navrhovatele, takže spíše očekávám od předkladatele pana ministra, jestli souhlasí s tím prodloužením za vládu, nebo ne, protože jinak by to nebylo hlasovatelné, ale to kolega Kalousek velmi dobře ví.

Takže na to se ještě zeptám. Ale pane ministře, jestli jste připraven k tomu prodloužení vystoupit teď hned...

Já vás ale nejdřív všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se stav ustálí, zahájím hlasování o návrhu na vrácení předloženého návrhu k přepracování. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro vrácení návrhu zákona navrhovateli k přepracování. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Tento návrh předložil Poslanecké sněmovně také organizační výbor. Čili budeme se zabývat návrhem na projednání výboru pro obranu. Má někdo jiný návrh? Ano, vidím.

Ano, děkuji, návrh na životní prostředí. Kdo další má návrh k přikázání? Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Zahájil jsem hlasování číslo 20 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 21 a ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty k projednání. Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a výboru pro životní prostředí, lhůta k projednání byla prodloužena na 120 dnů. Děkuji zástupci navrhovatelů panu ministru obrany Martinu Stropnickému, děkuji panu zpravodaji poslanci Gabalovi a končím tento bod.